Z místa je přihlášen pan poslanec Brázdil.

A kolik je vlastně těch lékařů? Já mám informaci, že to je deset, dvanáct. To zdravotnictví ještě jednou zdravotníci to zvládají. A ještě mi dovolte přirovnání.

Vím, že to myslel dobře. Promiňte, že jsem vás zdržel. A děkuju za pozornost. Rozhlížím se sálem, nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Zdůvodnil jsem ho v obecné rozpravě. Děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Pane ministře?

Skutečně my tady nechceme nikterak měnit zavedená pravidla. Je to zcela výjimečná situace, tak jak tady přijímáme změny zákonů, které jsou řešeny v různých oblastech, řeší situaci, která je skutečně zcela výjimečná. A když se podívám do jiných zemí, kde povolávají často i veterinární lékaře a podobně, pokud zkrátka ta zdravotnická zařízení jsou zcela v kolapsu, tak tady si myslím, že pokud zkrátka je to zájem té nemocnice, aby fungovala, a využije lékaře, které bezesporu zná, protože ty nemocnice samozřejmě ty lékaře znají. To není tak, že oni je dnes budou někde hledat, protože na to ani nemají čas. To není tak, že oni teď zavolají někde na Ukrajinu a ti lékaři přijedou. Oni vědí, jak pracují, a pouze jim umožní, aby zkrátka pracovali takto v takovémto režimu.

Ono na ni možná ani nedojde, protože naštěstí skutečně, a já jsem za to také rád, naše zdravotnictví tu situaci zvládá zatím velmi dobře i z hlediska kapacity, byť nemůžeme úplně vyloučit, že by mohlo dojít k nějaké změně třeba v některých nemocnicích, jako je třeba nemocnice Na Bulovce, která zrovna o toto požádala, protože je nejvíce vytížená a hrozí tam třeba nějaké vytížení těch kapacit.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Není to setrvalá situace. To by ani nebylo možné. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Já tedy zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve třetím čtení.

Nepředpokládám. Poprosím tedy paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování. A po dohodě s legislativou, která mi odsouhlasila tento... Takže zaprvé zazněl návrh na zamítnutí, který musíme hlasovat jako první.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Proceduru máme schválenu.